Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já samozřejmě nejsem účasten jednání tripartity. Já se v tomto případě také opřu o usnesení hospodářského výboru, který jasně konstatoval, že bylo dosaženo nějaké dohody a že ta dohoda byla těmi pozměňovacími návrhy překročena a že by překročena být neměla, a vyzval k tomu i vládu.

Se skřípěním zubů bych samozřejmě pro opravu zákoníku práce hlasoval.

Já jsem ministr financí, byl jsem předseda hospodářského výboru a musím podporovat ekonomiku.

Nemá to nic společného s opozicí, nemá to nic společného s jakýmkoliv rozkladem vlády. Ta situace se změnila. Jsme v nové situaci. Původní návrh bych podpořil, tento podpořit nemohu. Děkuji. Pan předseda Kučera a jeho faktická poznámka.